My jsme v Poslanecké sněmovně navrhovali individuální očkovací plán.

Při vší úctě ke všem lékařům, tady se bavíme o míře odpovědnosti rodičů. Já se domnívám, že právě proto, jaká je teď mezinárodní situace, je naprosto nereálné se domnívat, že se bude množit počet rodičů, kteří budou odmítat povinné očkování. To snad napraví závěry pracovní skupiny. Děkuji. Pan poslanec Kostřica, po něm pan poslanec Farský. Děkuji za slovo.

Já se za svoji osobu domnívám, že když se podíváme nejenom z hlediska jednotlivce, ale z hlediska celé populace, tak toto očkování je rozhodně smysluplné, a věřím, že projde také verze, kterou podporuje pan ministr a navrhla Poslanecká sněmovna. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Farský, po něm pan poslanec Svoboda. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, případ zákona o ochraně veřejného zdraví a úpravě očkování je přesně ten, když se vysvětlování nahrazuje represí a sankcemi, tak to přirozeně vyvolá silný odpor. A ten odpor tady je, protože chybí způsob vysvětlování, chybí důvěra, která by měla být nastolena přístupem. A bohužel na jaře, když jsme tady navrhovali řekl bych jemnou úpravu očkovacích procedur, individuální očkovací plán, nikdo nenavrhoval rušení povinného očkování, ostatně ani senátní návrh to nenavrhuje. Senátní návrh, co se týká očkování, pouze stanoví, že nebude podmínkou plné očkování hexavakcínou a dalšími pro vstup do školky, případně na zotavovací akce. On říká, že podmínkou je doložení potvrzení o tom, v jakém rozsahu je dítě očkováno.

Protože zatím místo vysvětlování a odůvodňování nastupuje silnější a silnější represe a ta vyvolává větší a větší nedůvěru. Pokud mluvíme o těch závažných dopadech očkování, je potřeba si říct, že jenom za loňský rok těchto případů bylo 613. To není tak malé číslo, abychom nad tím mávli rukou a řekli, že to je statistická chyba, která se stane, a jdeme dál, protože celkově je to dobré.

Pan poslanec Svoboda, potom pan poslanec Štětina. Stále faktické poznámky. Hezký dobrý den.

To je jediné řešení. Protože když se chceme vrátit do doby, kdy byly pravé neštovice, tak se do ní vrátit můžeme. My všichni víme, že když klesne proočkovanost pod 80 %, hrozí epidemie.

Děkuji. Pan poslanec Štětina. Ještě jednou děkuji za slovo. Já už jsem nechtěl hovořit. Já bych se chtěl zeptat. Nevím. Je to hodně, nebo málo ve srovnání s počtem neočkovaných dětí? Nevím. Druhá věc, vážení. Povinné očkování není zločin!

A jestliže někdo bude říkat, že povinné očkování je zbytečné, a dokonce zločin, tak si dejme otázku jak je možné, že zde máme černý kašel? Jak je možné, že se nám opět objevuje tuberkulóza? Já vám řeknu proč. Protože jsou nezodpovědní lidé, kteří jsou proti očkování proti těmto záludným chorobám. Pan poslanec Vyzula a po něm pan poslanec Nykl. Dobrý den, dámy a pánové.

Vaším prostřednictvím, pane předsedo, k panu poslanci Farskému.

Pokud se týká našich pokut, které jsme navrhli v poslaneckém návrhu, tak jsou proti tomuto velmi mírné.

A to je onemocnění, které určitě tady nechceme. Takže jednoznačně podporuji poslanecký návrh.